Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Fiala, poté pan ministr Šalomoun. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Já jsem chtěl říct, že jsem tady na to upozorňoval.

Také to byla úsporná opatření a bylo poukazováno i na zahraniční judikaturu, zabývající se celou řadou ústavních demokratických principů legislativního procesu. A já vám řeknu, proč Ústavní soud zrušil tento zákon. V nálezu Ústavní soud opět uvedl zásady, které musí zákonodárný sbor respektovat při projednávání návrhů zákonů. Patří k nim především respekt k procesním procedurálním pravidlům a je podle mě naprosto jasné, že jestli tady prostě 65 lidí nemohlo diskutovat v rozpravě, tak si myslím, že byla omezena práva opozice, a je to velký problém. Ústavní soud uvádí, že jen v procesně bezchybném procesu lze dospět k zákonnému ústavně souladnému výsledku rozhodnutí, a proto procesní čistotě rozhodovacího procesu je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost a poskytnout jí důraznou ochranu. Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan ministr Šalomoun, připraví se pan poslanec Mašek.

Děkujeme, pane ministře. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Mašek. Připraví se pan předseda Babiš. Prosím, máte slovo.

Prosím, máte slovo. Takže ještě jednou. Pane premiére, někdo vám špatně radil.

Další nesmysl.